Místo u stolku zpravodajů si ponechají jak pan ministr financí Ivan Pilný, tak zpravodaj garančního rozpočtového výboru poslanec Adam Rykala. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 1060/4. Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jenom detail k předchozímu zákonu. Přijetím pozměňovacího návrhu B jsme porušili rozhodnutí Evropského soudního dvora a klientům jsme to opravdu příliš nevylepšili. To je jenom důsledek té změny, která tam byla tím, že jsme přijali pozměňovací návrh B. Moc jsme klientům opravdu nepomohli a budeme mít problémy, pokud se někdo obrátí k Evropskému soudnímu dvoru, který už ve věci Bawag k tomu vydal rozhodnutí. A nyní k zákonu, který předkládám. Dovolte mi jenom připomenout, že obsahem nyní projednávaného zákona jsou terminologické změny, které jsou vyvolány novým zákonem o platebním styku, který jsme právě před chvílí přijali. K pozměňovacímu návrhu B máme negativní stanovisko. Já vám děkuji, pane ministře, a otevírám rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, a je to pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě, když se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se na závěrečné slovo navrhovatele, zda si chce vzít pan navrhovatel závěrečné slovo. Není tomu tak. Není tomu tak. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Děkuji. Protože pan poslanec Skopeček stáhl pozměňovací návrhy pod písmenem B, tak nám zbývá hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, což je pozměňovací návrh, který vzešel z rozpočtového výboru jako garančního výboru ze dne 17. května, a poté bychom hlasovali o návrhu jako celku. Já vám děkuji. Žádný návrh nevidím. V tom případě dám hlasovat.

S procedurou byl vysloven souhlas a já vás prosím, pane zpravodaji, abyste nás provedl hlasováním. Stanovisko pana... Prosím. Já jen abychom se drželi přesně jednacího řádu. Pokud pan poslanec Skopeček stáhl nebo navrhuje stahovat svoje pozměňovací návrhy až nyní, tak by Sněmovna i o tom stažení měla hlasovat podle mého názoru.

Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby se pozměňovací návrhy pod písmenem B stáhly před hlasováním. Kdo je proti tomuto návrhu?

Raději pro pořádek ještě nechám schválit proceduru, kterou navrhuji tak, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A a poté o návrhu jako celku. Táži se, zda je námitka proti tomuto návrhu postupu. Nevidím.

S návrhem byl vysloven souhlas.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.